To znamená: pomáháme rodinám s dětmi, žádná vláda neudělala pro rodiny s dětmi tolik jako tato.

Podle mě musíme směřovat k tomu, aby přídavek na dítě, stejně jako porodné, byl pro všechny rodiny, aby to byla plošná podpora rodin. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pane předsedající, kolegové a kolegyně, vážená paní ministryně, já s ohledem na to, že tento návrh zákona je velmi naléhavý pro pomoc dětem, ale zároveň tedy poslanecké kluby uplatnily veto, tak bych poprosila za poslanecký klub sociální demokracie, abychom hlasovali o několika možnostech zkrácení lhůt.

Takže paní ministryně, já nevím, jestli to můžete za vládu vyjádřit, protože takový dokument tady nemám. Vzhledem k tomu, že to bylo v § 90, tak mohu předpokládat, že to je hlasovatelný návrh, ale stanovisko tady pozitivně nemám.

Teď to beru na sebe. Vzhledem k tomu, že vláda předložila návrh zákona v režimu 90 odst. 2, beru to tak, že je hlasovatelný návrh na zkrácení lhůty k projednání mezi prvním a druhým čtením na 7 dnů. Namítá někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní zkrácení na 20 dnů.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na další výbor k projednání? Lhůta pro jednání je zkrácena na 30 dnů s tím, že také mohu ukončit bod č. 51. Budeme pokračovat v projednávání.